Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a také zpravodaj pro prvé čtení Jaroslav Zavadil. Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali ve středu 9. listopadu na 50. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu. Nevidím zájem.

Takže se táži, zda chcete pokračovat ve svém projevu, případně budou pokračovat ti, kteří byli přihlášení další.

Dobře, děkuji. Dále zde mám přihlášeny v pořadí tak, jak tehdy byli přihlášeni: nejprve paní poslankyně Adamová. Táži se, zda chcete vystoupit k tomuto bodu. Není tomu tak, v tom případě pan poslanec Grospič, řádně přihlášený. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi také pár poznámek k předloženému návrhu novely zákoníku práce, sněmovnímu tisku 903. Předem avizuji, že i když mám výrazné výhrady k předloženému návrhu zákona, nebudu navrhovat ani jeho zamítnutí, ani vrácení předkladateli k přepracování.

Hlavní body novely, o kterých jsem zde hovořil, jako zakotvení institutu vrcholových řídících zaměstnanců, větší pluralita odborů, úprava hromadného propouštění, změny dohod, hlavní pracovní poměr, úprava práv a povinností v kontu pracovní doby, úprava dohod konaných mimo pracovní poměr týkajících se garance odpočinku, evidence odpracované doby, ochrana dohody a práv na dovolenou. Zejména dovolená a její stanovení odchází od principu opouštění dovolené za odpracované dny a má odpovídat odpracovaným hodinám. V této souvislosti bych chtěl říci, že bych docela vážně i polemizoval s tím, nakolik se tyto navrhované změny skutečně promítnou v praxi do reálného vlivu na pracovní trh.

Nicméně věcně se obsahově z daného návrhu vylučuje a vytrácí. Ve své podstatě neřeší nic zásadního a tato novela, tak jak je předložena a v tomto znění, se mi za současné situace jeví jako vysoce nadbytečná.